Děkuji. Pan poslanec. Prosím máte slovo.

Proto jsem to tady uváděl.

Takže to je podle mě na zamyšlení, co s tím do budoucna.

Děkuji. Pan ministr bude reagovat. Prosím, máte slovo.

On v podstatě od toho prosince ten termín není tak dlouhý a já předpokládám, že v nějaké blízké době rozhodne. Nicméně co se týče těch dálničních známek.

Když si vyfotí tu značku, tak budou vědět, jestli je to držitel známky, nebo není, nebo má zaplacený ten poplatek.

Děkuji.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dobrý den. Jsem rád, že se situace mýtného dostala na jednání Poslanecké sněmovny touto formou. Já jsem diskuzi pečlivě sledoval a měl bych na pana ministra dvě otázky. Ta první zní. Na základě čeho jednoduchá otázka na základě čeho se vláda rozhodla dodatečně zpoplatnit 900 kilometrů silnic první třídy. Žádná potřeba nikdy dopředu neexistovala, potom se sešla expertní komise koaliční rady, známe i její členy, a z toho vypadlo prostě nějaké číslo bez jakékoliv analýzy, bez jakékoliv potřeby, bez jakéhokoliv vlastně předešlého jednání. Potom tady dnes proběhla informace o zpoplatnění jedniček. K tomu zpoplatnění jedniček. Koncepce Ministerstva dopravy ohledně zpoplatnění jedniček se za posledních osm let otočila asi třikrát nebo čtyřikrát. Pak se to zase zrušilo, investice za půl miliardy se odepsala. Tak by mě zajímalo, zda ministerstvo bude udržovat nějakou jednotnou vizi, nějakou jednotnou strategii v případě výběru mýtného systému.

Je to zpráva číslo 17/10. Tato zpráva poukazuje na zmaření investice do družicové nástavby na současný systém, neboť dalším plněním, které ŘSD doplnilo zmíněnými dodatky ze dne 27. 12. 2007 do smluv se současným provozovatelem, tedy Kapschem, byla dodávka a implementace satelitního rozhraní, kterým měl být systém elektronického mýtného rozšířen o modul zpoplatnění silnic prvních, druhých a třetích tříd. Jinými slovy tento modul měl být schopen zpoplatňovat na celém území České republiky. Celková cena byla stanovena na 773 milionů korun bez DPH. Z toho cena dodávky 441 milionů a za zkušební provoz 323 milionů korun.

Dnes zpoplatněných 1 440 kilometrů plus plánovaných 900 kilometrů dělá dohromady 2 340 kilometrů, což je shodou okolností označováno jako hranice, nad kterou začne být výhodnější provozovat satelitní mýtné oproti mikrovlnnému. Moje otázka tedy zní: Proč Ministerstvo dopravy nevyužilo tento již vyvinutý modul pro hybridní mýtné, které zrušilo těsně před nasazením do ostrého provozu, namísto vysoutěžení zcela nového systému, jež bude tvořit de facto funkčnostní podmnožinu hybridního systému, navíc více jak desetinásobně nákladněji? Pan ministr.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom velmi rád krátce zareagoval na to, co tady bylo řečeno. Já jenom doplním to, co jste tady říkal, protože jste trošku účelově vytrhl věci, které jsou jinak poskládané. Za prvé.

A to z toho vypadlo. Byla udělána dohoda, která řekla, že to Kapsch stavět nemusí. Byly za to nějaké kompenzace, já je tady nechci všechny říkat. Že pak bylo nějaké další rozvíjení v roce 2007, jak jste říkal, nebo v dalších letech, že se bude dělat nějaký hybridní systém a že se bude něco zkoušet, to rozhodli jiní ministři, jiné koncepce přišly a věci se prostě neudělaly a nějaký jiný ministr to zastavil. Takže chtít po mně teď odpověď, proč to bylo tak, nebo to tak nebylo, já vám to opravdu zodpovědně říct nemohu. Co se týče definování těch 900 kilometrů. Zase nemáte pravdu.